Anebo ne.

Děkuji.

S tím, jak říkal, že jedno číslo o ekonomice nic nevypovídá. Já s tím naprosto souhlasím.

Pak ta debata má fakt smysl.

A ten trend se prostě otočil.

A jsme v půlce května, pomalu jsme v polovině rozpočtového roku a ta čísla zatím nějak nevycházejí. Ale ta hlavní výhrada, a to chci zopakovat my přece nepotřebujeme k tomu, abychom rozumně hospodařili, Brusel. To je ta hlavní výhrada. Abychom se k tomu zavazovali?

Ale určitě k tomu nepotřebujeme Brusel.

O tom jsem mluvil.

No ale skuteční přátelé v té evropské politice skutečně nejsou.

Prosím máte slovo.

Tak já bych ho tady znovu ukázal.

Takže snižujeme.

Ta jeho nabídka je vlastně výsměch, protože co on nám vlastně říká?